Znamená to ve skutečnosti to, že když vzroste cena alkoholu třeba díky vyšší dani o nějaké procento, tak pokles spotřeby je menší než to jedno procento, což ve finále znamená, že díky té spotřební dani vydávají občané za alkohol větší objem finančních prostředků a zbývá jim méně na zbylé statky, jako je například ovoce a zelenina. Takže ve finále to samozřejmě může a často vede, takovéto dobré nápady, ke špatným koncům, zhoršení zdravotního stavu obyvatel. Takže pane ministře, když chcete šířit to dobro ve společnosti, tak to trošku i domýšlejte. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám tady dvě další faktické poznámky. První je pan poslanec Václav Klaus a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu o to, abychom se ztišili, protože přece jenom už se blížíme do finále tohoto bodu a bylo by dobré, abychom věděli v rozpravě, co se projednává.

Na nějaké typy alkoholu nemáme žádnou daň, na víno, na Okenu apod.

Další je faktická poznámka pana poslance Ondřeje Benešíka, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych naopak chtěl podpořit pana ministra. Myslím si, že mluvil velmi rozumně, a já se s jeho názory ztotožňuji.

Ale to, co říkal pan ministr, je velmi rozumné, já s tím naprosto souhlasím, ale je tam prostě zásadní rozpor.

Prosím, máte slovo.

A všem, na které jsem snad možná zapomněl, se také omlouvám. Každý víme, kdo jsme, jak rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Pojďme už konečně hlasovat. Ostatně stanoviska jsou vyjasněna.

Děkuji. V rozpravě je přihlášena paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já to rozhodně nechci natahovat, ale protože jsem neměla možnost ve druhém čtení se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem připravila, tak jsem ještě chtěla využít toho prostoru.

Cílem navrhované úpravy je umožnit poplatníkovi daně z příjmu fyzických osob uplatnit prostřednictvím nezdanitelné části základu daně částky úhrad, které prokazatelně zaplatil v daném zdaňovacím období za služby naplňující obor činnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost, poskytované na základě živnostenského oprávnění atd.

Myslím si, že to může pomoci sladit rodinám jejich profesní a rodinný život a pomohlo by to zejména střední třídě, která je tady často opomíjena. Protože většina z vás, většina politických stran a hnutí má ve svých programech právě podporu rodin, tak si myslím, že touto drobností jim můžeme teď udělat celkem radost v jejich rodinných rozpočtech, protože roční částka, na kterou to navrhuji navázat, má být stejně vysoká jako výše minimální mzdy, to znamená, že by to pro jejich rozpočet mohlo znamenat poměrně dobrou úsporu. To jsem chtěla jenom ještě dodat a poprosit vás o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem E. Děkuji. Jelikož nemám nikoho přihlášeného v rozpravě ani s faktickými poznámkami, nevidím nikoho v sále, končím rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Ano, je zájem. Paní ministryně, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Budu se snažit být maximálně věcná a stručná.